Pan premiér se ptá kterých.

A já jsem rád, že tady tedy diskutujeme takhle.

A proběhlo to, už je dokonce druhá instance, už to byla, soudní.

Já tam být, být součástí vlády, tak to okamžitě řeším, tohle, a vyřeším to.

To je šílená politika. To je prostě šílené.

Je to cca 6 miliard korun ročně. Taky bychom to ušetřili.

Platí to všichni občané a myslím, je potřeba to řešit. Dále nám v tom rozpočtu pochopitelně vadí celkově, že bychom byli rádi, aby se přestali vysílat vojáci na zahraniční mise do bojových operací.

To znamená, stoupla migrace a stoupl vývoz drog. Takže to je z našeho pohledu ten komentář. My navrhneme v rámci druhého čtení ve smyslu toho, co jsem tady říkal, navrhneme různé pozměňovací návrhy, tak uvidíme, jak se o tom bude ve třetím čtení hlasovat, ale v tuto chvíli, tak jak je to pojato, tak ten rozpočet jako komplex určitě podpořit nemůžeme. Jsou tam dobré věci, ale jsou tam i zásadní ty špatné věci z našeho pohledu, které je potřeba řešit.